Jen pro dokreslení přidám jednu zajímavou aktuální informaci.

Sněmovní ani senátní verze tento záměr nenaplňují. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Skalický a připraví se pan poslanec Svoboda. Děkuji.

Chtěl bych tady připomenout, že původní primárně novela zákona sledovala tři základní cíle.

A všichni kolegové, kteří se pohybují v této oblasti, vědí, oč jde.

Kdo se skutečně podílí na reexportu.

Ministerstvo zdravotnictví se v této novele poměrně významnou měrou pokusilo problematiku reexportu řešit, byť dle mého názoru což jsem prezentoval už dříve poměrně komplikovanou formou administrativního charakteru, která vyžaduje opakovanou spolupráci mezi SÚKLem a Ministerstvem zdravotnictví. Nicméně je to jakýsi krok kupředu pro to, aby se reexport minimálně zkomplikoval nebo omezil. Vedle toho vznikl problém, který tady řešíme dnes, a to je nedostatek některých léčivých přípravků v lékárnách. Dlužno říct, že má řadu příčin. Z velké části se ale samozřejmě týkají dodávek od distributorů, protože distributoři dodávají léčivé přípravky do lékáren. Pokud se týče poslanecké verze, respektive příslušného pozměňovacího návrhu, tak tady jsem přesvědčen, že řeší celou problematiku v řetězci výrobce distribuce lékárna. Krátká poznámka k termínu dvou pracovních dnů. Myslím si, že to je trošku zástupný problém, protože i při jednání s distributory ti jasně řekli, že dva pracovní dny pro ně není až tak zásadní problém. Dále bych chtěl říct, že poslanecký návrh se týká běžných lékových přípravků na recept.